Já vám děkuji, pane poslanče.

Ty působnosti se samozřejmě překrývají. Překrývají se jak uvnitř, tak venku. Uvnitř se překrývá Bezpečnostní informační služba s Vojenským zpravodajstvím, venku se překrývá Úřad pro zahraniční styky a informace taktéž s Vojenským zpravodajstvím, které působí jak dovnitř, tak ven.

Ale znovu to není věc, kterou by měl řešit poslanecký pozměňovací návrh na základě toho, jak se někdo vyspí. Já vám děkuji, pane poslanče. Neníli tomu tak, rozpravu končím.

Nyní přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Eviduji žádost o odhlášení, které samozřejmě vyhovím a požádám vás, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami.